Děkuji za pozornost a věřím tomu, že to v praxi skutečně bude fungovat. A znovu bych si dovolila apelovat na všechny starosty a starostky, aby opravdu velmi důkladně zvážili, jaké projekty v rámci tohoto zákona budou realizovat, aby se do budoucna nedostali do problémů, že budou složitě vysvětlovat ve svém zastupitelstvu, jak nakládali s veřejnými prostředky. Děkuji. Děkuji. Jenom možná doplním něco, co už tu zaznělo. My jsme se i na výboru bavili o tom, že je důležité, aby se ty věci tady řekly.

Tohle je vlastně rámec, kde se toto dá také uplatnit. A byla kolem toho spousta dotazů, které třeba i někdy vznikly nějakým nepřesným vyjádřením nebo třeba nepřečtením určité části textu. Tak já jsem rád, že tady zazněla ta otázka soutěžení. Pokud ten projekt není už nějakým způsobem rozjetý, tak ono to není provázáno se zákonem o zadávání veřejných zakázek, ale jsou tam možnosti využití například lhůt podle § 57 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek. Tam je lhůta po podání nabídek může být u veřejných zakázek na dodávky nebo u veřejných zakázek na služby zkrácena tak, aby činila 15 dnů a pak jsou tam ty podmínky, kde je důležitý bod b), který hovoří: V případě naléhavých okolností, které zadavatel nemohl předvídat ani je nezpůsobil, znemožňují použití lhůty podle definice odst. Naléhavost okolnosti zadavatel odůvodní v zadávací dokumentaci.

Jinak já jsem rád i za ten apel. Je to vlastně situace a i na to míří ta legislativa kdy řešíte nějakou nestandardní situaci.

Jinak u žaloby, která tady zazněla, ta se podává do měsíce dle toho zákona, do jednoho měsíce ode dne doručení společného souhlasu se potom řeší fikce souhlasu. U infrastrukturních staveb, nebo pardon, u vlastníka technické infrastruktury, nemůže být z podstaty věci, protože kromě toho, že ty sítě jsou nějakým způsobem v zemi, tak při umístění té stavby nebo nějaké dostavby řešíte faktickou existenci těch přípojek, protože to nenavrhnete tady bude barák, ale musíte řešit, kde ty jednotlivé sítě končí, jaký bude způsob zapojení nové sítě nebo už existující přípojky.

Pokud se nejedná o novou stavbu, ale jedná se o stavební změnu... My jsme řešili dva příklady, zase budu velmi konkrétní, je to otázka parkovacích míst. Takže pokud se jedná o nějaké nástavby, stavební úpravu, kde umístění v zástavbě neumožňuje naplnit parametry, které, když stavíte na zelené louce, jsou požadovány, ta vybavenost, tak samozřejmě se toto neuplatňuje. Myslím si, že to je číslo vyhlášky 501.

Přestavby nebo stavební úpravy. Skutečně 268 nemusí být uplatněna, pokud stavební nebo technické či jiné důvody toto vylučují. Ale zase pozor, to neznamená, že se rezignuje nesmí to ohrozit zdraví člověka, který to užívá, na životě, jsou tam třeba ty limity na 2,5 metru strop a podobně.

A ještě mám tady v poznámkách já bych ještě odlišoval plochy zemědělské v územním plánu a zemědělský půdní fond.

Mám ještě pár poznámek, ale myslím si, že toto byly nejklíčovější věci, které zde zazněly. Děkuji, pane ministře. A nyní se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Robert Stržínek. Prosím, vaše dvě minuty, pane poslanče.

Děkuji. Prosím, pane ministře. Já bych rychle zareagoval.

Myslím si, že toto je balíček, ze kterého se dá použít ta výzva, kterou jsme vypsali na MMR. Byla specificky na bydlení a bytové otázky a budeme pracovat dál s MŠMT na tom, aby i tyto projekty, tyto dostavby mohly být financované. V tuto chvíli na IROPu jsou mateřské školky a školy, pokud se nepletu, nevím, jak jsme teď uchopili předškolní zařízení.

Děkuji. A já se nyní snažím zjistit, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě? Nevypadá to tak. Proto končím obecnou rozpravu. Není. Otevírám tedy rozpravu podrobnou, do které je přihlášena paní poslankyně Klára Dostálová. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych se chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 921.

Děkuji. A ještě se hlásil do podrobné rozpravy pan zpravodaj.